Ty byly údajně provedeny až kolem 17. hodiny.

Pro mě neuvěřitelné! Prostě tam si někdo myslí, že tam tu inspekci neviděl, a samozřejmě se bavíme o poměrně dlouhém toku a on toho člověka z té inspekce ani neznal osobně, tak jak ho mohl poznat? Ale je přesvědčen, že tam nebyl a že tam musel být až ve čtyři.

Znovu říkám, Hasičský záchranný sbor, vodoprávní úřady, všichni, kteří tam zasahovali, a domnívám se, že hasiči by poznali chlor, myslím, že s tím mají dost zkušeností, a nikdo, ani lidé z Povodní Moravy ptal jsem se, nikdo nic tam necítil. A myslím, že to uvedli i do protokolu, neníliž pravda. Je to tam. To znamená... Ale víte proč? Ale to už se nepíše! Protože hasiči už měli podobné vzorky ze stejného místa i času, a navíc řádně odebrané.

Prostě tam je jenom jedna verze. Někomu se slepě věří, ať řekne cokoliv, tak je to pravda, ale někdo, kdo se brání a dává vysvětlení, tak to tam není.

Chybí ovšem úplně jednoduchá odpověď, že Česká inspekce životního prostředí by musela provádět ve stanoveném intervalu kontrolu pouze v případě, kdyby společnost Energoaqua provozovala zařízení průmyslovou čistírnu odpadních vod dle zákona o integrované prevenci nebo dle zákona o prevenci závažných havárií nebo na základě podnětu, ale k tomu prostě nedošlo.

Ale opět je tam prostě řečeno, že to je určitě tedy problém inspekce, i když to nemá v kompetenci, ale ona měla vědět, ona tam měla udělat kontroly, byť jí to nepřísluší.

Opravdu má někdo z komise schopnost posoudit to vyšetřování? Členové komise měli možnost nahlédnout do vyšetřovacího spisu, tu možnost já jsem neměl, ale podle toho, co... Ale podle toho, co jsem včera přečetl v Hospodářských novinách, a zjevně tedy Hospodářské noviny mají k dispozici aspoň část toho spisu, protože tam citují ty důkazy, tak mně tedy připadá, že důkazy rozhodně nechybí, protože vy se tady snažíte neustále fabulovat, jak k tomu důkazy chybí, jak policie nemůže konat, jak ten případ zůstane nevyšetřen. To považujete za normální?

Kde to jsme? Takže vy říkáte, že policie, všichni jsou součástí zločinného spolčení?

To znamená, ve zprávě je strašná spousta věcí, které jsou úplně ohnuté, naprosto zmanipulované tak, aby z toho ta inspekce vyšla jako viník, byť jsou tam vodoprávní úřady, krajské úřady, já nevím, kdokoliv další, ale ne! To skončí, že to je stejně nakonec vina té inspekce. Ona měla vědět, ona tam měla jet, ji to mělo napadnout. Mně je těch lidí upřímně líto, protože vy jste prostě...

Je zde ale jedna část, a to už jsem upozornil, to vás možná potěším i když myslím, že vás ne kde jsme se závěry komise ve shodě, a to v té a on o tom mluvil pan předseda Jurečka, a tam se určitě shodneme a tam se jednou a poprvé a naposledy kupodivu mluví o Ministerstvu životního prostředí a ta zmínka je ve zprávě pochvalná, kde komise kvituje, že Ministerstvo životního prostředí připravilo dobrou novelu vodního zákona. Děkuji, já si myslím, že je dobrá.

Proto jsme připravili návrh novely vodního zákona, která jednoznačně vymezuje zodpovědnost a kroky jednotlivých úřadů. A připravili jsme také pro vodoprávní úřady metodiku, takovou kuchařku, jak při mimořádných haváriích postupovat.

Hasičský záchranný sbor samozřejmě má velitele zásahu, je to organizace služební, to znamená, je to něco, co jsme přesvědčeni, že bude fungovat.

To znamená, povinně bude s hasiči spolupracovat vodoprávní úřad, kterému i v těchto případech bude náležet šetření příčin havárie, a opět si bude moci vyžádat spolupráci správce toku. Pokud rozsah běžné i mimořádné havárie přesáhne hranice území jednoho kraje, jako právě na Bečvě, spolupracujícím vodoprávním úřadem bude vždy krajský úřad, a to podle místa vzniku havárie či dle toho, který kraj je havárií nejvíce zasažen. Novela vodního zákona počítá s tím, že veškeré náklady spojené se zneškodňováním havárie je povinen uhradit původce havárie. Návrh také zásadně zvyšuje stávající sankce za znečišťování vod, v případě vypouštění odpadních vod s obsahem nebezpečných závadných látek v rozporu s povolením nebo bez povolení až do výše 25 milionů korun, dneska je to 5 milionů korun, za neohlášení havárie může padnout pokuta až ve výši 5 milionů korun, na 2 miliony korun se zvyšuje i pokuta za nečinnost při zneškodňování havárie.